13.

Paní ministryně Marksová z pověření vlády předložený návrh zákona uvede. Prosím, aby se ujala slova.

Paní ministryně, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, na úvod druhého čtení bych tady jenom stručně připomněla, že tento vládní návrh zákona se zabývá především problematikou porodného, a to že rozšiřuje porodné i na druhé dítě, a to ve výši 10 000 korun, přičemž tím druhým dítětem je chápáno druhé živě narozené dítě bez ohledu na to, při kolikátém porodu se toto druhé živě narozené dítě narodí.

Prosím, páni kolegové a paní kolegyně, kdybyste případné debaty na jiné téma přenesli do předsálí a nechali v klidu paní ministryni přednést úvodní slovo. Děkuji.

Jinak bych ještě ráda konstatovala, že výbor pro sociální politiku přijal usnesení, kterým doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona projednat a schválit ve znění tohoto předloženého vládního návrhu. Děkuji paní ministryni.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

Děkuji paní zpravodajce.

Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu.